Dobrý den, děkuju paní předsedkyně, za slovo. Kolegyně kolegové, já budu mít velmi krátké úvodní slovo. Jsme ve druhém čtení a daný návrh zákona jsem podrobně zdůvodňoval už ve čtení prvním. Připomněl bych tedy, že se jedná o vládní návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím a některých dalších zákonů. Účelem této novely je především provedení transpozice evropské směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Návrh obsahuje také změny, které reagují na ty nejpalčivější problémy současné aplikační praxe. Jedná se zejména o větší ochranu povinných subjektů pohybující se v konkurenčním prostředí, ochranu informací týkající se kritické infrastruktury či ochranu před zneužíváním práva na informace. Další navrhované změny pak mají za cíl zefektivnit poskytování informací, a to včetně informací o platech a odměnách či zpřístupňování výročních zpráv. Chtěl bych poděkovat členům ústavněprávního výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, že návrh urychleně projednali ve zkrácené lhůtě a že návrh doporučili schválit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu předkladateli.

Prosím, aby se ujala slova zpravodajka ústavněprávního výboru, poslankyně Alena Schillerová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vím, že jsme ve druhém čtení, shrnu to pro kolegy.

Výslovná úprava přístupu k takzvaným výzkumným datům jakožto specifické kategorii dokumentů vypracovaných v rámci vědeckého výzkumu podporovaného z veřejných prostředků, a to na výsledky vědeckého zjišťovacího procesu, experimenty, průzkumy a podobně. Publikace ve vědeckých časopisech jsou nadále vyloučeny z oblasti působnosti.

K tomu by mělo vést jednak rozšíření okruhu informací, dále rozšíření subjektů povinných poskytovat informace a též rozšíření způsobu jejich zpřístupnění. Směrnice stanoví okruh takzvaných povinných subjektů, tedy subjektů, na které se mají vztahovat povinnosti podle směrnice čl. 2 odst. 1, 2 a 3.